Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, přece je to jednoznačné.

Očekávají, že se jejich vzkazem budeme nějakou formou zabývat. Proto si myslím, že je naprosto nutné, jestliže je to takový počet lidí, abychom se o tom bavili. Mohli jsme tomu předejít. Mohli jsme přece plnit usnesení Poslanecké sněmovny.

Tak já vám chci říct, že tímhle svým nelogickým postojem pouze zvyšujete napětí ve společnosti.

Proto vás znovu chci požádat, abyste šli naproti diskusi, která se vede v celé společnosti, a umožnili, aby Poslanecká sněmovna před každým, tak jak je to v usnesení, před každým mezinárodním jednáním vybavila předsedu vlády mandátem.

To je určitě žádoucí. Ale proč tedy nejsou informováni ti, kteří vládě umožnili vládnout, tedy Poslanecká sněmovna? Přece vláda se zpovídá Poslanecké sněmovně.

Jestli bych mohla ještě požádat o rozšíření těch otázek, které zde položil pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura.

Jaký je postoj české vlády na vízovou politiku? Jaký je postoj české vlády na vstup Turecka do Evropské unie? Víme všichni o tom, že v průběhu deseti nebo patnácti let bude mít Turecko sto milionů obyvatel? Mě by to zajímalo. Přece o tom se teď jedná. Samozřejmě že ještě pořád jsou tady povinné kvóty a ten perfidní požadavek jeden za jednoho.

O tom se teď rozhoduje. A Poslanecká sněmovna o tom neví ani ň, co bude vláda dělat. Chápu to, že když tady není ani předseda vlády ani ministr zahraničních věcí, v podstatě nikdo, kdo by měl mít v této otázce hlavní slovo, myslím, že ani nikdo z místopředsedů vlády, tak že je složité tu debatu kvalifikovaně vést. Ale když už jsme ji nakousli, tak aspoň na tyto dílčí otázky bych odpověď požadovala.

S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče. Díky, díky. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom, protože tady není kolega Benešík a žádný jiný další člen výboru pro evropské záležitosti se toho neujal, tak jenom mám dojem, že velmi pravidelně tento výbor, který má reprezentativní schopnost vůči celé Sněmovně, projednává mandát pana premiéra. Myslím, že tady o tom byla ta informace. Nebo ODS změnila názor na členství Turecka v Evropské unii, které podporovala? Děkuji. Prosím. Pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, má kolegyně položila dotaz. Na konci věty byl otazník. Nás zajímá názor vlády. Až budeme my ve vládě, tak vám klidně odpovíme. Tak nedělejte z dotazu, na který zatím nikdo z vlády neodpověděl, že my měníme nějaké názory. Klidně vám to řekneme, docela podrobně, jsme na to připraveni, jsme v tom konzistentní, je to naše silná stránka. Budete pro bezvízový styk, až se o tom bude za deset dnů hlasovat? Bude pro to premiér České republiky? Bude mít mandát? Já nevím. To jsou legitimní otázky. Vy jste tu debatu odmítli! Vy jste tu debatu odmítli.

A nám to nevadí z opozice. Ano, migrační otázka zajímá jenom opozici a projednávat ji můžeme pouze v okamžiku, kdy přichází na řadu takzvané opoziční okénko. Jinak máme plno jiných priorit. Například humanizaci formulářů na Ministerstvu spravedlnosti, bych viděl včera ze včerejšího tiskového výstupu pana ministra spravedlnosti.

Pan předseda Fiala s faktickou poznámkou.

Nicméně musím říct, že i to je důvod pro to, abych chtěl, aby vysvětloval svoje postoje i na plénu Poslanecké sněmovny. Uvedu vám jeden příklad.

Pan premiér mi řekl: